Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Nyní A6 opět hospodářský výbor. V tomto návrhu nahrazujeme dnes potřebnou smlouvu s příslušníky, vlastníky jiné veřejné dopravní nebo technické infrastruktury takzvaným vyjádřením potřebným pro přípravu podkladů. Stanovisko hospodářského výboru kladné. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Stanovisko kladné. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. I zde je stanovisko garančního výboru negativní. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Nyní jedním hlasováním sérii návrhů hospodářského výboru A8 až A26. Tato série upřesňuje legislativně technicky problematiku územního rozvojového plánu. Požádalo nás o to Ministerstvo pro místní rozvoj. Jak říkám, je to zpřesnění k původnímu vládnímu návrhu, kde se v této věci řeší nově vznikající takzvaný národní geoportál územního plánování. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pokud budou přijaty, tak výrazně pomohou Správě železnic s přípravou vysokorychlostních tratí. Je to návrh na mnohem rychlejší aktualizaci zásad územního rozvoje a zkrácené postupy při pořizování změn územního plánu. A27 až A34 stanovisko kladné. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Nyní další série hospodářského výboru.

Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Děkuji.

Stanovisko hospodářského výboru kladné. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Děkuji. Nyní A39. Tento pozměňovací návrh zkracuje odloženou účinnost zákona na tři měsíce. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy pod písmenem A včetně jednotlivých provazeb. Nyní návrh pod písmenem B poslankyně Zuzany Ožanové, která navrhuje vypustit úpravu školského zákona z této novely. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Jedná se o takzvané dobíjecí stanice pomalé, neboli definované výlučně běžným dobíjecím bodem. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Tím je nehlasovatelný návrh F2.

V návrhu D1 Ondřej Polanský navrhuje vypustit fikci vydání souhlasného závazného stanoviska.